Prostřednictvím pana předsedajícího, dobrá, pane předsedo klubu KSČM. Když to vezmeme v potaz, že se hlásil pan předseda Chvojka, pouze ho přehlédl pan předsedající, tak proč jemu takové právo přiznáváte a proč jste ho ubírali dvaceti čtyřem mým kolegům, kteří se přihlásili do diskuse v okamžiku, kdy já ještě hovořil? Tak ti se jako přihlašovat už neměli?

Dovolím si k tomu konstatovat, že my neblokujeme, my neblokujeme odhlasování rodičovského příspěvku.

Pokud to odložíte, tak děláte obstrukce vůči rodičovskému příspěvku a nechcete, aby byl přijat, nebo aby byl přijat odloženě. Tak teď jenom připomínám, že zazněl procedurální návrh. Já nechci upřít slovo panu předsedovi Kováčikovi, pokud se vyjadřuje k tomuto procedurálnímu návrhu, ale měli bychom ho odhlasovat. Prosím, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom požádat, abychom bez dalších zbytečných řečí hlasovali o onom procedurálním návrhu. Děkuji. Aniž bych to dál komentoval, přistoupíme k hlasování. Zazněl procedurální návrh pana předsedy Chvojky. Sněmovna rozhodla, že o něm budeme hlasovat, takže o něm budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 70, přihlášeno 158 poslanců, pro 99, proti 56. Návrh byl přijat.